30.

Prosím tedy paní poslankyni o její vystoupení a vás ostatní prosím naopak o klid, abyste přesunuli své rozhovory případně do předsálí a mohla paní poslankyně vystoupit. Ještě prosím, paní poslankyně, chvíli posečkejte. Ještě jednou, kolegyně a kolegové, zejména v pravé části sálu, prosím o ztišení. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

My opravdu budeme muset žádat ministerstvo, aby nám nějakým způsobem pomohlo.

A nyní se vracíme...

Prosím, pane ministře.

Ale to, co jsme slíbili, to jsme samosprávám uhradili. A pokud říkáme, že jsme solidární a že něco řešíme společně, tak ano, tak nějaké náklady zaplatí i samosprávy, ať už obecní, či krajské, ale nepatrnou část té pomoci, o které mluvíme, nepatrnou, určitě mnohem méně, než je podíl na sdílených daních, to se vůbec nedá procentuálně srovnat.

Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. No, pane ministře, je to tak, já jsem tady také minulé volební období několikrát použila, že by měli všichni dýchat stejně se státem, ty municipality.